Prosím, máte slovo. Jenom připomínám, u faktických poznámek neplatí přednostní právo. A druhá poznámka. Přednostním právem nedisponuje navrhovatel, pouze v rozpravě zpravodaj. To znamená, že přednostní právo v rozpravě mají ti, kteří jím disponují trvale, nikoliv navrhovatel zákona. Omlouvám se, máte faktickou poznámku. Děkuji za slovo.

On tady řekl, že ten návrh je pokrytecký, a já jsem přesvědčena o tom, že tento návrh je spravedlivý a správný.

Získala jsem 7 tisíc preferenčních hlasů, přeskákala jsem i lídra a dostala jsem obrovskou důvěru od svých voličů, abych je zastupovala zde v Poslanecké sněmovně. A především budu kritizovat kumulaci odměn. Jsem přesvědčena o tom, že tento návrh právě přináší konečně to sjednocení, o kterém se tady hovořilo už dlouhou dobu. Proč jste ho do současné chvíle sem jako ódéeska nepřinesli? A byla bych ráda, pane Adamče, zda byste nevykřikoval. Já teď tady mám faktickou poznámku.

Děkuji vám za pozornost. Skutečně prosím poslankyně a poslance, aby svoje názory vyjadřovali tím, že se přihlásí a vystoupí. Současně vyzývám všech, kteří oslovují poslance od řečnického pultu, aby tak činili prostřednictvím předsedajícího. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách.

Děkuji za slovo. Já bych reagoval nejprve na pana kolegu Stanjuru. Chtěl jsem připomenout, že kauza Melčák, kterou tady citoval, byla primárně o tom, že Poslanecká sněmovna ad hoc suspendovala obecná pravidla, že tedy ten ústavní zákon nebyl materiálně zákon. Nešlo tam primárně o to, že by byl retroaktivní.

Ještě jsem chtěl říct jednu krátkou poznámku k panu kolegovi Benešíkovi, který nám doporučil, abychom se vzdali na těch zastupitelstvech odměn. Já jsem chtěl uvést, že jsem navrhl Zastupitelstvu hl. m. Prahy během té krátké přechodné doby, abych se mohl vzdát té odměny, aby mi stanovilo zastupitelstvo nulu.

Takže až budete příště dávat lekci z pokrytectví, tak bych vás poprosil, jestli byste mohl začít ve své lidové straně. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo. Já budu reagovat na své předřečníky. K paní předkladatelce. Já jsem řekl, že já nezávidím kolegům a že naopak mají obdiv moji kolegové, kteří jsou zvoleni dvakrát a opakovaně.

Opravdu ne.

Voliči. A já mám k tomu respekt. A stejně tak mám respekt k rozhodnutí zastupitelstva, ať už Karlovarského kraje, nebo Moravskoslezského, anebo městských či obecních, a nemám tu ambici jim říkat, jak mají odměňovat své zvolené.

Šestnáct procent. To jsem vůbec nekritizoval. Já ne.

Děkuji. Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Ono kritizovat nestačí. To prostě můžete udělat dnes, zítra, navrhnout to na zasedání zastupitelstva a já jsem si jist, že vaši koaliční partneři vás podpoří prostřednictvím pana předsedajícího. Je to jednoduché, dá se to udělat, dá se to vyjednat.

To jde velmi jednoduše rychle udělat. A na pana kolegu Michálka. Já fakt neřídím lidovou stranu.

Já si myslím, že takové narážky bychom si tu mohli odpustit. Děkuji.

Prosím, máte slovo.

To je přece jasné! Čili to jsou dvě pokrytectví na druhou!